Teď budete možná rádi, že se to nakonec změní. Já jsem rád, že tato koalice se k tomu postavila tak, jak se k tomu postavila. Superhrubá mzda bude zrušena, protože danit něco, co není vaším příjmem, je naprostá hloupost unikum. Neznám zemi, kde by něco takového bylo.

Děkuji.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Původně jsem nechtěl vystupovat, nicméně pan předseda rozpočtového výboru mě k tomu přece jenom vyprovokoval. Jednak nevím, jestli vůbec ví, o čem mluví. Byla krize. Možná jsme to podle vás měli nechat běžet, což vy byste zjevně udělali, a pak sahat po takových opatřeních, jako ne nepřidávat penzistům peníze, ale brát jim je, což se v některých zemích stalo znovu a znovu.

Doufám, že aspoň u položky léky doputuje nějaká sleva ke spotřebitelům, to znamená k pacientům, což je chvályhodné. V ostatních případech si tak vůbec nejsem jistý. Děkuji vám za respektování času.

Já rozumím argumentu skokového snížení, opravdu.

Co vy navrhujete?

Nic jiného.

Ano, děkuji vám. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem reagovat nechtěl, ale když jsem slyšel pana předsedu Votavu a jeho závěrečná slova, že danit něco, co není příjmem, je nesmysl, tak vám vůbec nerozumím.

My to navrhneme. Pouze mým prostřednictvím. Děkuji.